Já jsem narážel na to a říkal jsem, že se tady dávají investiční pobídky ve stamilionech firmám, které nemají podmínku zaměstnat české občany.

Je tam napsáno občané Evropské unie. Proto tam zase budou Rumuni, Bulhaři a další. To byla ta otázka, proč tam není podmínka, že je potřeba zaměstnat za naše peníze, za peníze daňových poplatníků, za investiční pobídky české občany. Proč se tam budou zaměstnávat na úkor našich lidí cizinci, když tady máme nezaměstnanost 600 tis. lidí. A poslední věc.

Předseda hospodářského výboru Sněmovny za vládu říká něco jiného než vláda.

Děkuji panu poslanci Okamurovi. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

To klidně mohlo být úvodní slovo a to klidně mohl být projev na předvolebním mítinku. Nicméně abychom nekritizovali, bych chtěl pana ministra fakt pochválit.

Na druhé straně jiným poslancům upírá to samé právo, které loni využil, a říká: někteří vystupující evidentně rozpočet nečetli. Ale uplatnili vlastně stejný postup jako pan ministr při rozpočtu na rok 2014.

A to je podle mě korektní dotaz.

Pan ministr financí chce evidentně odpovědět na jeho výzvu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

My nejsme levicová vláda.

Prostě to uděláme.

Proto jsem pravičák se sociálním cítěním. A nejsme levicová vláda.

Je tam asi 13 mld. Proč bych nebyl?

Pokud vybereme víc, tak to snížíme. To je můj cíl snižovat zadlužení. Protože já jsem přišel z jiného světa. Přišel jsem ze světa, kde se neplánuje deficit, kde se neplánuje ztráta.

Děkuji panu ministrovi financí, který přiznal, že přišel z jiného světa. Prosím, pane předsedo. Ano, už osobně nechci příliš zdržovat.

Děkuji. Pane ministře, hned na vás dojde řada, ale nejprve tu mám tři faktické poznámky, pak jedno přednostní právo a vy jste další. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Petr Fiala, po něm pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za otevření rozpravy, protože bych opravdu rád zareagoval na závěrečné slovo pana vicepremiéra. Opravdu jsem si asi naivně myslel, že uslyšíme odpověď na konkrétní dotazy, na konkrétní čísla. To byla asi z mé strany naivita, tak se omlouvám. Snad příště. Chtěl bych zareagovat ještě na slova kolegy Pilného. Já jsem tady uváděl čísla ohledně plánovaných výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury a pan kolega Pilný odpověděl, že nemá smysl investice dělat, když nejsou připraveny, že je to nesmysl. Kde už mi ale uniká logika, je to, že vysvětlujete deficit státního rozpočtu zvýšenými výdaji do dopravní infrastruktury a sám říkáte, že je nebudete zvyšovat. Děláte si z nás legraci? Uvozuji, že se jedná o dokument vlády.

Ano, to je stejná cifra. Ještě jednou.

Tak kde je snižování zadlužení státu? S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala.